I na minulém Valném shromáždění Meziparlamentní unie, které probíhalo zhruba dva týdny zpátky, se situace na Ukrajině velmi výrazným způsobem projednávala a nebylo to úplně jednoduché. Nakonec byl zařazen mimořádný bod a po náročné debatě, na které jsme se my jako zástupci naší delegace já, pan kolega Fifka tady z Poslanecké sněmovny, pan senátor Nytra a paní senátorka Horská podíleli poměrně aktivně v rámci skupiny 12+, tak se podařilo nakonec po velkém vyjednávání přijmout rezoluci, která opravdu jasně pojmenovává, co se na Ukrajině děje, a že jde o ruskou agresi, a ne pouze o konflikt mezi dvěma zeměmi, který zdaleka nemá nebo by neměl takovou váhu, jako všichni víme, že má.

Rezoluce